To není jeden člověk, to jsou lidé, kteří každý reprezentují svou určitou odbornost, a tito lidé předkládají nějaké návrhy.

To považuji za určitý výstup, dobrý výstup pro budoucnost, protože jsme také dlouhodobě upozorňovali na to, že ta diskuze musí probíhat a není možno se obklopovat jenom přitakávači, aby podpořili můj názor, ale musím poslouchat i ty, kteří mají názor odlišný. Tyto názory musí zaznívat a nebál bych se toho, pane ministře, i tyto opoziční názory zveřejňovat, stejně jako to dělá Ústavní soud, stejně jako by to mělo fungovat v běžné diskuzi společnosti, že by mělo být známo, jaký byl menšinový názor a například proč neuspěl tento menšinový názor. Protože tato epidemie není jednoduchou epidemií a vůbec není epidemií na objednávku.

Byl bych také velice rád, aby se už konečně, pane ministře zdravotnictví, začalo hovořit o těch, kteří si tím covidem prošli.

Jinými slovy, mají protilátky proti této nemoci. Když k tomu připočteme milion lidí, kteří jsou očkováni, jsme vlastně na 50 % české populace, která má protilátky v krvi, a podle imunologických pravidel jsou chráněni proti infekci covidu.

Je to cena? Je to dostupnost? Nevím. Ale minimálně bychom se o tom měli začít bavit a do veřejnosti tu informaci poskytnout, protože už před měsícem, před dvěma měsíci jsem na to upozorňoval a odpovědi jsem se nedočkal. Co ale považuji za určité farizejství, je to, co zde říkal můj předřečník, ctěný pan předseda ODS, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a to, jak oni jsou zásadoví v rámci nouzového stavu. Čí hejtmani to byli, kteří znovu vyvolali nouzový stav v České republice?

Vaši vlastní lidé, kteří měli tu moc a mohli ukázat, že vaše slova nejsou pouze fraškou pro společnost, a převzít zodpovědnost. Neudělali to. Šli za vládou s prosíkem, a jak se nyní ukazuje v rozhodnutí Ústavního soudu, dokonce protiústavně. My jsme jako KSČM našli odvahu a zeptali jsme se svých členů, zeptali jsme se svých orgánů, jak se na to dívají, na tu situaci. A ano, mnozí z nás byli překvapeni výsledkem toho dotazu.

To ale samozřejmě neznamená, že toto je bianko šek pro vládu, protože my neustále jasně a důrazně říkáme: Trváme na co nejrychlejším návratu dětí do škol, a to byly i naše podmínky, které bohužel vláda doposud nevyslyšela a teď si můžeme přehazovat brambor, ten příslovečný horký, mezi Ministerstvem školství, které dlouhodobě příliš nečinilo a vymlouvalo se na Ministerstvo zdravotnictví a podobně. Ale nechceme hledat teď aktuálně viníka, ale chceme co nejrychleji dostat děti do škol, protože se to ukazuje ve společnosti jako jeden z největších problémů, které společnost má. Druhá věc, která je vnímána velice negativně, je samozřejmě omezení pohybu, ale možná ani ne tak to omezení pohybu vyhlášené nebo kontrolované a určitě, když cestujete po republice, kolegyně a kolegové, vnímáte tu formu, že to není žádná násilná forma, která by byla uplatňována ale ta výhrůžka, že to má být násilná forma, že dokonce mají chodit policisté po bytech a kontrolovat dodržování, to považujeme za absolutně nepřijatelné.